Ano. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Co se týká zablokování těch domén, z mého pohledu to bylo nezákonné bez soudního rozhodnutí a neviděl jsem nikde žádné důkazy, které by spojily tyto...

Pane premiére, máte slovo.

Vy jste se ale neptal na konkrétní případy, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající.

Naše vláda proti tomu postupuje především aktivní pozitivní strategickou kampaní, naše vláda proti tomu postupuje tím, že poukazuje na to, co to jsou dezinformace. Ta situace úplně banální není.

Tady se prostě Česká republika musí rozumným způsobem bránit. Těm nic nehrozí.

Děkuji. Přicházíme k další interpelaci.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený premiére, v souvislosti s nenaplněnými zásobníky plynu u nás v České republice a s tou kapacitou nyní jsem se dočetl ve veřejně dostupných sdělovacích prostředcích, že se zásobníky plynu již plní. Moje otázka tedy směřuje i k tomu, že probíhají nějaké spekulace, že německá RWE chce prodat tyto zásobníky protože ty zásobníky nejsou ve vlastnictví České republiky dále dva zásobníky, které vlastní skupina moravských naftových dolů, jsou v soukromých rukách.

U nás se mění celkem dramaticky, protože megawatthodina stála ještě nedávno 1 500 korun a nyní budou domácnosti platit za jednu megawatthodinu plynu zhruba 6 000 až 7 000 korun. Jen mě zajímá, jakým způsobem jste schopni pro občany České republiky zajistit podobně jako v jiných státech cenu dostupnou pro občany, protože to samozřejmě bude cena i pro různé podniky. Vznikne obrovská nezaměstnanost a obrovský nedostatek, obrovská krize. Takže na to bych se vás chtěl zeptat.

Pane premiére, máte slovo.

Proč máme trošku jinou strukturu jak obchodování s plynem, tak nákupu plynu, tak to, jaký je podíl státu a podíl soukromých dodavatelů, provozovatelů i majitelů těch zásobníků, to není otázka na moji vládu, to je otázka na vlády minulé.

To, za co odpovídáme, je, aby plynu i v této složité situaci bylo dostatek.

Jinak samozřejmě naše závislost na ruském plynu, přestože nakupujeme takto a přestože nakupujeme na trzích v západní Evropě, přesahuje ono se to trochu mění, ale v podstatě přesahuje většinou 90 %. To je nesmírně vysoká závislost a musíme se jí zbavit.